Nicméně asi také je neplatí rád. Asi by to udělal každý. Víceméně každý podnikatel to dělá. Ovšem každý podnikatel tady nemá v rukou dotační nástroje, aby mohl ovlivňovat, co se děje v oblasti dotací. My jsme tady... Ještě takto.

Žijeme ve světě mailových komunikací a sociálních sítí, kde se dozvídáme cokoliv. A často se dozvídáme i věci, které třeba vědět nemáme, protože někdo se vloupá do systému.

No a to je něco, co by aspoň pro nás pro všechny mělo být jistým varováním, že nebudouli data zabezpečena, nebudeli šance a nebudemeli mít jistotu, že se data nedostanou do neoprávněných rukou a nebudou použitelná ve prospěch, řeknu, konkurenční výhody, tak je lepší takový systém vůbec nespouštět.

Že se o to stát pokouší a ne příliš šťastně, je také myslím evidentní. Koneckonců to nedávno i sám první místopředseda této vlády a vicepremiér přiznal, že kontrolní hlášení má své chyby a že bude potřeba ho novelizovat.

Jestli jste se na to měli možnost podívat.

Tak je tohleto víc než daňové přiznání, nebo není? Protože až teprve vlastní kontrola toho daňového přiznání a daňové přiznání celkem... tohle je jakási informace, kterou někdo dostane, ale do jaké míry je to trestný čin, když se stane, že tam někdo udělá chybu v tom anebo ne.

Že ten systém je zbrkle připravený a nemá hlavu a patu, přičemž, a to je vlastně podstata toho, co jsem tady chtěl říct, že není pravdou, že tam bude celá tržba jako celek. U faktur nad 10 tisíc korun je potřeba vypsat každou tu fakturu. Napsat tam DIČ odběratele nebo dodavatele, to znamená kdo, za kolik, kdy a na jakou fakturu, protože tady musí být základ daně napsaný atd.

Že to neznamená, buduli já vědět o někom všechno, že se také někdo jiný o mně nedozví úplně všechno. Pak mám pro vás novinky, které vás možná překvapí o propojení podnikatelského sektoru a chystaného státního EET. Prosím pana poslance Beznosku a připraví se pan poslanec Vilímec. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, než začnu svůj projev k EET, krátká poznámka, nebo dvě poznámečky. Musím se přidat ke kolegům, kteří říkali, že pan předseda kontrolního výboru Koníček byl připravený velmi precizně. Já mu za to děkuji, protože tak nějak si představuji práci předsedů. Já jsem nechtěl technickou nebo faktickou poznámku.

Tak co se týče platbou mobilními aplikacemi, tak na počet obyvatel Česká republika je na špičce. Nejsme daleko vzadu. Je to přesně naopak. Tak jenom si to prosím ověřte. A třetí věc.

Pořád se o tom bavíme. Jak dalece máme dávat lidem prostor. Jaká je úloha vlády, jaká je úloha parlamentu a jak hluboce máme zasahovat do ekonomických procesů. Jsem jeden z příznivců toho, že čím jednodušší pravidla, a dokonce si myslím, že i čím menší míra kontroly, že postupně společnost může kultivovat. V momentě, kdy kamkoliv nasadíte represi, kamkoliv přidáte dozor, dohled, návod, jak se co má dělat, tak to způsobuje pravý opak.